Pokud se zvednou ceny o tu korunu padesát, tak už vidím komentáře, jak to bylo zbytečné. Mimochodem, byly to 4 miliardy daňových úlev pro ty, kteří pohonné hmoty nakupují.

Ale přesto čteme, jak ostatní státy pomáhají více.

Takže myslím, že by to byla užitečná informace do té debaty, kolik který stát pomáhá, co se od toho počítá nebo ne.

Už to není tak dlouho, tak já myslím, že vydržíme.

Ale kdyby byla pravda, že stát inkasuje zvýšené příjmy a ty peníze si nechává co se stane se schodkem státního rozpočtu v takovém případě? Kdybychom nezvýšili ani výdaj a měli jsme zvýšené příjmy, které poctivě přiznáváme, tak by se snížil schodek státního rozpočtu.

Takže ta kritika mi vlastně nedává smysl v okamžiku, kdy slyším, že výdaje, které dáváme, jsou málo.

Je to o něco jednodušší. Já jsem říkal v pátek, ale zopakuji to. Opozice navrhovala, aby to nebylo jedenkrát, ale pětkrát.

To vede ke zvýšení schodku v letošním roce, nebo ke snížení? Jak by vypadal ten schodek, kdybychom tento návrh schválili? Byl by nižší, nebo vyšší? No byl by vyšší, a to o desítky miliard. Debata by byla mnohem pohodlnější, snazší pro nás všechny, kdybychom měli přebytkové státní rozpočty. Každé zvýšení rozpočtu a to si musíme neustále opakovat, i když to není populární informace je na dluh. A doby, kdy byly nulové úrokové míry, jsou nenávratně pryč a myslím, že se nevrátí.

Takže bohužel tato novela, pokud zvyšuje deficit o 50 miliard, generuje pro všechny příští roky dodatečné výdaje na platby za úroky za státní dluh o 2,5 miliardy ročně, jenom bychom si to uvědomili. Byli bychom rádi, kdybychom mohli pomáhat více než doposud, ale jsou nějaké limity, abychom nerozvrátili veřejné finance. Tak buď je kritika, nebo pochvala. Obojí v jednom je docela zvláštní a já se k tomu nebudu přidávat, k tomu hodnocení. Není pravda, že to je restriktivní rozpočet, že zvyšujeme deficit. To je úplně zmatení pojmů, mě to úplně rozčiluje.

To není politický postoj, to jsou jenom fakta.